Takovýchto aktů a také dosažení potřebné autority zákonodárných sborů nelze však dosíci jinak než respektem k pravidlům, která si ostatně

Pokud by tedy určité ustanovení zákona nemělo naplňovat podmínku danou v některých z jmenovaných důvodů přípustného omezení svobody daných v čl. 5 evropské úmluvy, jednalo by se o omezení zákonné, leč protiprávní.

Žádná omezení nemohou být uvalena na výkon těchto práv kromě těch, která stanoví zákon a jsou nezbytná v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti, udržení veřejného pořádku, předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo morálky, nebo ochrany práv a svobod jiných.

Děkuji. Děkuji, paní poslankyně, za dodržení času. Nyní je řádně přihlášen do rozpravy pan poslanec Oldřich Černý, a ještě než zahájí svoji řeč, přečtu omluvy.

A ještě přišly další omluvy.

Poběží vám dohromady deset minut.